Prosím vás, nestavme tento návrh zákona do roviny, že to nějakým způsobem omezuje svobodu volby nebo že krátíme občany na nějakých právech svobodného rozhodnutí ve volbách. Tak to není. Pouze tím stanovujeme jisté parametry toho systému a hovoříme o tom, že skutečně, pokud bych já chtěl, aby mě zastupoval ve Sněmovně poslanec i jiné strany, tak chci, aby se tomu věnoval pořádně. Pokud zvládne dvě funkce, dokážu si to představit, je to zkušený politik.

O tom je tento návrh zákona.

Děkuji, vážený pane předsedající. Já jsem jenom chtěl zareagovat, a teď už velmi krátce. Ale tím si právě pak protiřečí tím omezujícím parametrem.

To mě nikdy nenapadlo. Ale rozhodně když říkáme, že to neomezuje, tak to řekněme na rovinu, tak to je.

Děkuji za pozornost. A nyní máme tři faktické poznámky. Takže pan poslanec Svoboda. Děkuji za slovo. Já bych si dovolil položit pirátům otázku.

Já dělám něco dvakrát a za tu jednu práci dostanu míň platu, protože to dělám ve svém čase navíc. Já tomu ne úplně rozumím. A je to stejný příběh, jako když někdo dělá starostu a krom toho krajského zastupitele.

Děkuji.

Děkuji za slovo. Já jsem chtěl ještě zkusit vysvětlit podstatu toho návrhu. Žádným způsobem to nedopadne na lidi, kteří to dělají z nadšení. Ti dostanou svých 40 % uvolněného platu a jim se naopak zjednoduší život, protože nebudou muset složitě přijímat usnesení zastupitelstva o tom, že budou neuvolnění a kolik mají dostat procent.

Pokud s tím nesouhlasíte, hlasujte proti, je to vaše volba.

Já bych chtěl tedy jenom reagovat prostřednictvím pana předsedajícího na pana Svobodu. To není ten samý případ.

Ta práce zabrala osm deset hodin denně včetně víkendů. Jestli si poslanci ve svém soukromém podnikání vedou firmy a dělají to třeba mimo pracovní dobu, jsou připraveni na schůzi, já s tím nemám problém. Skutečně celá ta otázka je, zda v danou chvíli je to férové brát plnou odměnu za práci, která očekává nějaké stoprocentní nasazení. Já za sebe můžu říct, že jsem deset let dělal Piráty po pracovní době, takže jsem měl takový hezký osmáctihodinový i třeba dny, když bylo potřeba. Ale nedělal jsem to na úkor práce, neměl jsem problémy. Zaměstnavatel mi nevyčítal, že bych někde chyběl na nějakém důležitém jednání. A já bych se podíval skutečně na to, zda politici, kteří mají komunální ambice nebo krajské ambice, jaké budou omluvenky v momentě, kdy se budeme na facebooku dívat na jejich fotky z kampaně setkávání s občany, když bude jednat Poslanecká sněmovna. Prostě ta motivace tady je nějaká a nemělo by to být na úkor toho, co ten člověk má odvádět za danou práci v daný moment. Jednáli Poslanecká sněmovna, měl by být v Poslanecké sněmovně. Jednáli krajské zastupitelstvo, už bývá omluven v Poslanecké sněmovně.

Já si myslím, že je to zcela logické. Proto si třeba někdo bere čtvrtinový úvazek. Protože nemůže dělat na dva plné úvazky dvě práce.

No, faktické jsou přednostní ještě před přednostními právy. Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

Druhá věc.

To zastupitelstvo, to samé, na tom samém jednání schvaluje odměny i zastupitelům, radním a podobně. A samozřejmě zastupitelská demokracie funguje většinovým systémem. To znamená, pokud máte funkční koalici a pokud se dohodnete ve funkční koalici na tom, jak bude vypadat politika odměn, tak to žádný problém není. A ještě jednu věc. Pokud tento návrh zákona projde, tak já prosím, aby začal platit od příštího volebního období, protože opravdu teď měnit ty podmínky mi připadá velmi, velmi podivné.